Nyní faktická poznámka pana poslance Klána. Jako zpravodaj. Dobře, tak před kolegou Junkem máte slovo, pane zpravodaji.

Kolegyně a kolegové, dovolte, abych tady reagoval na pana poslance Kučeru vaším prostřednictvím.

Byl tady návrh zákona z Plzeňského kraje, vládní návrh a další návrhy i z různých stran. Nikdy jsme nedošli k moc nějakému řešení.

Proto jsem podal pozměňovací návrh tak, abychom vyjmuli jednotlivé národní parky právě z tohoto zákona 114 o ochraně krajiny. Tak aspoň projde toto, protože ty pozměňovací návrhy, které byly přijaty na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, částečně reflektují požadavky starostů, se kterými jsem jednal na tom výboru, ale jenom částečně.

Jak už tady řekl kolega Votava, tak i já podpořím návrh na zamítnutí, protože podle mě to není žádný kompromisní zákon. Zároveň můžu říct, že pokud neprojde pozměňovací návrh právě pod tím písmenem I, což jsou mé pozměňovací návrhy, tak já pro celý zákon ruku nezvednu. Že pokud nevyjmeme jednotlivé národní parky a uděláme jim speciální zákon, tak se nám ta stočtrnáctka bude pořád táhnout právě z těch důvodů, že tam jsou zavedeny a dány do té stočtrnáctky národní parky. Pokud ty národní parky tam nebudou uvedeny, otevřeme tedy speciální zákon, který se bude vztahovat k jednotlivým národním parkům, tam to upravíme a bude to naprosto v klidu.

Mně to přijde poměrně někdy úsměvné, když ty maily jsou naprosto stejné, jenom ta hlavička je trošku jiná a nic víc se v nich neřeší.

Dobrý den, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já tedy jenom stručně k této novele, protože si myslím, že jak ve výborech, tak ve druhém čtení tento zákon byl rozebrán už velmi podrobně, padla celá řada argumentů.

Tady k té diskusi bych chtěl říct, že se bavíme o 1,5 % rozlohy České republiky. Tolik totiž národní parky zaujímají rozlohy České republiky. Myslím si, že to není tak velké území, abychom si nemohli dovolit právě na této ploše nechat přírodu činit to, co ona umí, a co nejméně do ní zasahovat.

Ale to není důležité.

To jenom tak na upřesnění.

Když člověk nezasáhne na Šumavě, ze Šumavy bude poušť. Naopak. Ta příroda si poradí vždycky sama a vždycky si sama nejlépe poradila bez člověka. Takže tolik jenom některé drobné reakce. Možná ještě jenom na pana poslance Votavu prostřednictvím pana předsedajícího. Říkal jste, že podpoříte návrhy pánů poslanců Bendla, Zahradníka, Klána.

Ale vy tady máte hájit zájmy všech lidí, všech lidí této země, celého národa. A ten park je národní.

Navíc jste říkal, že ten zákon je špatný, špatný, špatný, špatný, ale já pořád neslyším, v čem konkrétně. Těch věcí tady zaznívá minimálně.